Takže první věc jaká byla chyba v tomhle pozměňováku legislativně technická?

A jak řekla kolegyně Berenika Peštová, vaším prostřednictvím, opravdu mám strach, protože tu jsem třetí volební období, vím, jak legislativa probíhá.

Ale my to dneska jako pojistku tady můžeme opravit.

Ale mně přijde, že vy nám to tady vyčítáte. Opravdu to neberte jako urážku, opravdu ne.

Teď děláte Ministerstvo práce a sociálních věcí.

A pak se podívejte těm lidem do očí. Já děkuji. A s faktickou se přihlásil pan předseda Marek Výborný. Připravit se může pan poslanec Jiří Mašek. Tak tady bylo stanovisko legislativy Ministerstva vnitra, které má ve své působnosti také integrovaný záchranný systém, s tím, že ta množina nebo ta skupina, ke které to je směřováno, není úplně přesně, jasně definovaná a mohlo by to být zneužitelné.

V tuto chvíli to nemá smysl. Já nemám důvod, proč bych nevěřil a já rozumím tomu, že vy jako opozice jste nedali této vládě důvěru a že můžete mít obavy z toho, jestli slovo ministra platí, nebo neplatí.

A mrzí mě, paní kolegyně prostřednictvím paní předsedající, jedna věc.